To, že to není černobílé, si nechám na třetí čtení.

Příklad věřitele, fyzické osoby, tady přečtu opět ve třetím čtení. Rozhovor s prezidentem světové asociace soudních exekutorů tady opět přečtu ve třetím čtení. Mohl bych to tady uměle natahovat, ale já to prostě neudělám. Ale je to podstatné, aby to tady zaznělo, protože vím, že se tady vždycky odvolávalo na prezidenta slovenské exekutorské komory jako na krásný příklad.